Děkuji. Kdo se hlásí další do obecné rozpravy? Nikdo už se nehlásí, obecnou, nebo respektive rozpravu končím. Prosím pana předkladatele nebo zástupce předkladatelů, pana poslance Bendu. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já myslím, že zaznělo úplně všechno, ale vytvořím prostor těch čtyř minut, aby se dalo dojít do sálu, protože jistě asi tušíte, že vládní koalice musí mít na hlasování 101 hlasů a že strávit tady dnešní příjemné dvě hodiny opoziční kritikou bylo sice milé, ale ne všichni to vydrží.

Byly varianty čtyři, pět a ponechání stávajících dvou a podle počtu ředitelů sekcí. My jsme celkem jasně řekli, a deklarovali jsme to i tady, že ne všechno musí být napsáno v zákoně. Znáte mě dobře, že já to říkám celý život, některé věci má upravovat svět sám a nemusíme mít vždycky pečlivě napsáno tolik máme ředitelů, tolik máme náměstků, tolik máme ministrů. A pokládám za zbytečné, abychom kvůli každé změně museli zasahovat do zákona. To byl hlavní důvod, proč jsme se bránili tomu, té snaze omezit počet náměstků a deklarovali právě jenom to, že ano, dělíme státní službu po úroveň vrchních ředitelů sekcí, kteří by měli být tím odborným aparátem, na úroveň pak posléze náměstků, kteří by skutečně měli být tím, kdo přicházejí s ministrem, s tímto ministrem také posléze odcházejí a spolupomáhají mu řídit příslušný resort. To je první poznámka. V Senátu jsem strávil nad zákonem o státní službě poměrně dlouhý čas, prošel jsem tři orgány, dva výbory a jednu komisi.

Tolik asi moje závěrečné slovo. Já věřím, že Poslanecká sněmovna přehlasuje veto prezidenta republiky.

Děkuji za pozornost. Ještě se ujistím, čtyřminutovou přestávku jste žádal? A ještě poprosím o závěrečné slovo paní zpravodajku. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, já bych to trošku shrnula. Ano, Senát nevrátil tento návrh zákona Poslanecké sněmovně, přestože tak navrhly dva senátní výbory.

Tolik k tomu v průběhu dnešního jednání. Článek 50 odstavec 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Mezitím vám přečtu, o čem budeme hlasovat.